Je tedy zřejmé, že kdybych ty jejich argumenty shrnul, že elektronická evidence a argumenty, které jsem tady přinesl já, že elektronická evidence tržeb je zbytečná, protože stát má nástroje k efektivnímu výběru daní, jenom tyto nástroje nevyužívá. Elektronická evidence tržeb je plošná, omezuje všechny kvůli velmi malé skupině delikventů a navíc v zemi, kde podíl šedé ekonomiky je poměrně nízký a ještě navíc i bez elektronické evidence tržeb klesá. Elektronická evidence tržeb je nadměrně restriktivní, elektronická evidence tržeb porušuje zásadu proporcionality, podle které má stát používat vždy prostředky co nejšetrnější k základním právům a svobodám soukromých osob, což se v tomto případě neděje, protože máme jiné nástroje už teď k dispozici, kterými bychom mohli dosáhnout, možná, vyššího výběru daní, ale určitě ne elektronickou evidencí tržeb. Nejen zbytečná, plošná, nadměrně restriktivní, ale také diskriminující, protože jejím účelem má sice být, údajně tedy, narovnání podnikatelského prostředí, ale EET spíše zvýhodní velké firmy, které budou mít z tohoto systému nevyhnutelně výjimky. Zatíží řadu malých podnikatelů, a to některé až likvidačně, jak to také ukazuje chorvatská zkušenost, kterou není možné brát na lehkou váhu. Elektronická evidence tržeb je také drahá, protože jak jsem tady ukázal, náklady státu, náklady podnikatelů zdaleka nejsou adekvátní možnému přínosu. EET má taky a to všem těm, kteří se zaklínají bojem korupci, by nemělo být lhostejné má také poměrně vysoký korupční potenciál. Budou se vypisovat veřejné zakázky na něco, co není potřebné. Stát navíc opakovaně prokazuje, že takové zakázky neumí realizovat.

Bude se tady shromažďovat obrovské množství informací, dat, a to dat, která jsou snadno zneužitelná, a to je zase věc, která není úplně banální a nad kterou se musíme zamýšlet. Já jsem tady přinesl některé základní politické, ekonomické, sociologické argumenty, které jasně ukazují, proč je elektronická evidence tržeb nejenom špatně připravena, ale proč je úplně zbytečná, proč není tím nástrojem, který nám pomůže snížit šedou ekonomiku, proč takovou věc nepotřebujeme.

Já samozřejmě budu v průběhu diskuse vystupovat i s řadou dalších argumentů, které vás mohou ještě více přesvědčit o tom, a já věřím, že už někteří, kteří mě poslouchali, v tom začínají mít jasno, proč je elektronická evidence tržeb nebezpečná a proč by v žádném případě Poslanecká sněmovna neměla přistoupit k tomu, aby takovýto zbytečný zákon schválila nebo vůbec o schválení takového zákona uvažovala. Děkuji pane poslanče.

První je poznámka pana poslance Šarapatky a připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, jsem jeden ze dvou zcela nezávislých poslanců v této Sněmovně a s ohledem na stranický princip této Sněmovny jsem si vědom toho, že váha mého hlasu se tady limitně blíží de facto nule, ale přesto bych chtěl vyjádřit také svůj nezávislý názor na tuto problematiku.

Když budou platit daně všichni, tak všichni budou moci platit menší daně, což bude dobré pro všechny. Můj předřečník tady hovořil, řekl mnoho argumentů, proč je elektronická evidence špatná a že má jiná řešení.

A nezlobte se na mě, mně dosavadní průběh diskuse o této problematice připadá spíš jako bránění práce této Sněmovny. Děkuji, dobré dopoledne. Já jsem původně vůbec nechtěl vystupovat, protože jsem si myslel, že toto není moje téma, ale dohnalo mě k tomu vystoupení předsedy občanských demokratů.

Pamatujete si na ten výrok z těch 90. let, kdy předseda a zakladatel ODS říkal, že je potřeba zhasnout? Že je potřeba, aby ekonomové byli na krok před právníky? A v této zemi se pozvolna rozsvěcí, a ono to zase někomu vadí.

Tak ve faktické se může reagovat na předřečníky. Pan poslanec Šarapatka říká, že tady je jeden ze dvou nezávislých poslanců. To není žádná pravda. Nezávislý poslanec je ten, který kandiduje nezávisle do Poslanecké sněmovny. Nezávislý poslanec kandiduje sám, přesvědčí voliče a pak působí jako nezávislý.

A nejenom od mikrofonu, ale sepsali jsme to, bohužel to zatím nepřišlo na program. Ať už je to snížení DPH, ať už je to zrušení zbytečných daní, jako je silniční daň, nebo co už Poslanecká sněmovna hlasy převážně vládních poslanců zamítla, zrušení daně z nabytí nemovitosti. To jsou konkrétní kroky, které zjednodušují daňový systém. Přesný opak jste udělali.

A zopakuji, že to není názor opozice, ale názor renomovaných studií, které odborná ekonomická obec bere vážně.